Nicméně i z toho odváděl peníze zpět, nemalé částky, do státního rozpočtu.

Ve světle stávající inflace to prostě nejsou peníze, ze kterých se dá žít, to mi jistě dá každý za pravdu. Všichni se shodují na tom, že je potřeba pravidelně valorizovat důchody.

Mě by zajímalo, proč jeho měsíční výše je vlastně mnohem nižší než u většiny důchodů.

Nicméně koaliční vláda tento návrh neschválila dle mých informací.

Protože její pomoc v té současné době já to tady nebudu opakovat je prostě naprosto a naprosto mizivá v současné situaci.

Mám vážné obavy, že pokud tento bod nebude schválen na pořad jednání, tak ta odpověď zní, že vláda s tím nic hodlat nedělá.

Protože pro ně je tohleto strašně důležité a klíčové. Rostou energie, ceny, inflace a možná že mnohdy spousta těch mladých rodin si řekne ne, ještě počkáme, nebudeme pořizovat dalšího potomka.

Děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášena paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, máte slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, i já tady zvednu svůj hlas.

Ta energetická, ale nejenom energetická, ale i cenová, zdravotní krize dopadá velmi výrazně i na tuto věkovou kategorii. My tu všichni víme...

Možná že to stačí myslím, že ne v dobách mírových, klidných.

Taková doba nyní není a možná bude hůře. To znamená, nepřilévat oleje do ohně a spíš se snažit nacházet konstruktivní řešení.

Bohužel musím říci v nemocnicích zejména, protože tam kombinace stáří, psychického stavu a určité minimální teploty je předpokladem, aby tu nemoc, která je postihne, nebo tu nezbytnou operaci vůbec zdravotně zvládli, čili aby neskončili zbytečně předčasně zde na tomto světě jenom kvůli tomu, že jsme se tomu problému dostatečně nevěnovali.

My naopak tuto oblast, jak jsem od něj slyšela, minimálně nepovažujeme za klíčovou, nemáme peníze, a patří také mezi oblasti, které by se daly označit adjektivem krizové.